A vy jste tomu zase za ty čtyři roky vystavili stopku. Lidé si pamatují politiky hlavně právě z takových těch...

Ptám se na závěrečná slova: paní ministryně nemá zájem, paní zpravodajka nemá zájem. Můžeme tedy pokročit.

Přednesu návrh usnesení: